To je z mé strany všechno.

A na druhé straně situace, která teď je, někdy vyžaduje opatření i toho typu, který navrhuje paní ministryně obrany, takže pojďme do té debaty. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nestává se každý den, abychom tu projednávali změnu Ústavy České republiky.

Já si dokonce myslím, že někde najdete můj podpis pod těmito návrhy. Dvakrát to byl poslanecký návrh, nyní je to návrh vládní.

A my tu vyvažujeme dva zájmy zájem na nějakém pružném a efektivním fungování, který jsem podporoval, a pak je tady zájem určité demokratické parlamentní kontroly v naší parlamentní demokracii. Proto postoj hnutí ANO si myslím, že bude více rezervovaný, než možná předkladatelé předpokládali. A neodpustím si drobnou poznámku. My jsme si tady zažili opakované bezprecedentní zneužívání stavu legislativní nouze. My jsme tady zažili, když vlastně vláda vypnula parlament, když odešli všichni ministři ze sálu. A člověk si tady v těchto souvislostech uvědomí, jak strašně důležitá je parlamentní kontrola a kontrola parlamentní menšinou, a tohle je jedna z mála oblastí, kde skutečně parlamentní menšina má možnost výrazně ovlivnit legislativní proces, protože je potřeba 120 hlasů, že nás nemůže koalice převálcovat silou. Tak já bych tady řekl na úvod, že se těším na tu debatu, těším se na ústavněprávní rozměr debaty, a prosím, vezměte všichni v potaz, že svět se změnil, situace se změnila a široké zmocnění vlády je pro nás možná větší problém, než by byl před několika lety. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Možná na začátku jedno povzdechnutí. Byla jsem to já v obou volebních obdobích jako opoziční poslankyně a se mnou moji kolegové, kteří jsme chtěli dát zmocnění vaší vládě, pane poslanče Vondráčku, prostřednictvím paní místopředsedkyně, paní kolegyně, bývalá ministryně spravedlnosti Válková. Byli jsme to my, opoziční poslanci, kteří, přestože jsme na tom mohli dělat politiku, tak jsme ji nedělali, a chtěli jsme, aby vláda v těchto otázkách to zmocnění měla a aby to byla každá vláda, protože je to změna ústavy, je to skutečně změna zásadního právního předpisu naší země.

Když se bezpečnostní situace zhoršila, tak přece potřeba toho, aby v některých otázkách mohla reagovat vláda rychle, ta potřeba, potřebnost toho kroku je mnohem naléhavější. Takže jestli vás, kolegyně a kolegové, opravdu můžu poprosit, zvažte to, protože možná v příštím volebním období tady zase budete vy.

Uvedu vám případ nebo příběh, který si možná vybavíte je to příběh těch dvou ztracených děvčat někde na hranicích s Pákistánem. Pokud bychom vysílali vojáky na záchranu těchto děvčat, tak bychom o tom podle stávající úpravy museli rozhodovat veřejně ve výborech Parlamentu, obou komorách Parlamentu, takže vlastně nějaká možnost záchrany by se snížila.

Tady vám nikdo žádnou pravomoc, kolegyně a kolegové, nebere.

Mě trošku překvapuje, protože myslím si, že s kolegou Víchem jsme tyhlety věci diskutovali na výboru v minulém období docela často, a tady skutečně nejde o žádné odebrání pravomoci moci zákonodárné. Vláda pravomoc vysílání už dnes má v těch ostatních případech a nebude moci vysílat do jakékoliv operace. Zákonná moc bude mít nadále kontrolu a bude moci kdykoliv vysílání zrušit, takže současná úprava rozhodně nevyhovuje, jak jsem tady zmiňovala tento případ třeba těch dvou ztracených děvčat. A my neděláme nic jiného, než to rozšiřujeme, a jako nerozšiřujeme to teď pro vládu Petra Fialy.

Je mi z toho smutno.

Prosím, máte slovo. Paní ministryně, nebuďte smutná.